Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovoluji si jménem předkladatelů požádat o podporu tohoto návrhu zákona ve třetím čtení. Má se tedy jednat o zrušení právní úpravy, která zavedla to, že první tři dny nemoci zaměstnanci pracující nedostávají žádné hmotné plnění. To znamená, tyto tři dny majetkově nemají žádným způsobem vyrovnaný příjem, resp. svou ztrátu příjmu. Jako předkladatelé sociálně demokratický klub se domníváme, že se jedná o nespravedlivé trestání pracujících za nemoc, a stejně tak se domníváme, že z důvodu neplacení nemocenské v prvních třech dnech také není zcela naplněna Ústava a ústavní pořádek, to znamená přiměřené hmotné zabezpečení v době výpadku příjmu a v době nemoci. Je nepochybné, že kvalita života, kvalita pracovních podmínek pracujících a zaměstnanců v 21. století by měla odpovídat standardu, který máme jako ekonomika, zažíváme hospodářský růst, to znamená, kdy jindy než právě nyní pracujícím tuto kvalitu jejich pracovních podmínek a samozřejmě života a jejich zdraví zvednout a zajistit. Doposud probíhalo projednávání v Poslanecké sněmovně tak, že zejména sociální výbor jako výbor garanční opakovaně doporučil plénu Sněmovny tuto změnu právní úpravy, to znamená obnovení nemocenské od prvního dne, ke schválení. Děkuji. Prosím, pokračujte.

Jako předkladatelé jsme navíc přesvědčeni o tom, že snížení pojistného již v roce 2008 vytvořilo rezervu, kterou v tuto chvíli s ohledem na zvyšující se tempo ekonomiky, a tedy i příjmy ze snížení již tedy z roku 2008 lze využít ve prospěch nákladů zaměstnavatelů. Závěrem vás tedy žádám o podporu tohoto návrhu, to znamená obnovení nemocenské od prvního dne nemoci, skončení trestání pracujících za nemoc a samozřejmě také šetření našich veřejných prostředků nás všech zejména na vrub veřejného zdravotního pojištění. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni jako zástupkyni navrhovatelů. A dále že pan ministr a poslanec Brabec hlasuje s náhradní kartou číslo 5. V tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Kalousek. Dále je s přednostním právem přihlášena paní poslankyně Richterová. S přednostním právem, protože bude přednášet stanovisko klubu Pirátů. Pan předseda Kalousek má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dlouhodobě jsou české veřejné rozpočty v této struktuře neudržitelné.

Do všech tří.

Nic proti tomu, koneckonců nikdo nejsme nositelem jediné pravdy. Ale očekával bych, že když se něco zruší, tak se navrhne alternativa, o které argumentuji, že je to efektivnější, že je to lepší. Ruší bez alternativy. Opozice je často pod palbou kritiky. Říká: Vy kritizujete vládní politiku a kde máte alternativu?

Také si nemyslím, že někdy něco uvidíme během tohoto volebního období. Kde máte alternativu ke zrušeným reformním krokům ve zdravotním pojištění? Kde? Není ani věcný záměr, není ani diskuse.

A já se zase ptám: Kde máte alternativu? Umíte jenom rušit, neumíte tvořit. Neumíte předložit nic, co by nahradilo reformní kroky, které rušíte. Rozdáme, co můžeme, a po nás potopa. To je vaše politika. Jste vysloveně protireformní vláda!

Myslíme si, a prokazovali jsme to v dobách, kdy jsme to zaváděli, že první tři dny nemoci je velmi rozumná, efektivní a v žádném případě ne asociální spoluúčast Pane předsedo, omlouvám se. Prosím o klid, tentokrát především v levé části jednacího sálu. Děkuji. Pokračujte.

Zrušíteli to, zatíží to mnohem víc veřejné rozpočty, zatíží to mnohem víc podnikatele.

Dokážete rušit, nedokážete nic vymyslet. Je to politika po nás potopa.